Druhý důvod a ten je také legislativní a také nesouvisí s tím, že bychom snad nebyli schopni nebo nechtěli udržet daňovou kvótu do určitého limitu druhý důvod je, že v průběhu loňského listopadu zveřejnila Evropská komise po dlouhé době rámce zprávy hospodářských záležitostí v Evropské unii, jehož základní východiska potvrdila v březnu i Rada Evropské unie ve složení ministrů financí a hospodářství. Předmětem této reformy je podstatná změna pravidel Paktu o stabilitě a růstu. S případným zavedením národní úpravy, i v případě, že bychom se dohodli s opozicí na tom ústavním zákoně což, jak říkám, moc pravděpodobné není, ale když k tomu budete ochotni, tak se o tom začneme bavit tak s případným zavedením národní úpravy je vhodné vyčkat až na finální znění této reformy, abychom to potom nemuseli opravovat znovu. Takže ještě jednou: nemá to důvody ty, že bychom se obávali, že to nedodržíme, že bychom očekávali nějaké významné změny složené daňové kvóty, že bychom rezignovali na to, že chceme mít nízké daně a nechceme je zvyšovat. Důvod je legislativní, potřebovali bychom ústavní většinu. Nevidíme pravděpodobnost, že bychom se na tom domluvili, ale i pokud bychom se na tom domluvili, a pokud třeba teď vystoupíte s tím, že jste připraveni se na tom s námi podílet, platí ta druhá věc, že je výhodné, rozumné a vlastně nutné počkat s národní úpravou na finální znění reformy, abychom potom nemuseli dělat další úpravy. Děkuji. Paní předsedkyně se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji za odpověď.

Ale jak to zasadit do kontextu těch dalších věcí? Máme tady daňový balíček, slyšíme silná vyjádření ministra financí, že se na něm nebude nic měnit.

Takže jak toto jde do kontextu? A pak ten kontext s Paktem stability a růstu. Já jsem zaznamenala, že začínají nějaké debaty, ty debaty nebudou zřejmě na úrovni Evropské unie jednoduché. Ty by se potom promítly jsem pochopila do národní legislativy. Tady máte zřejmě na mysli, pokud se nemýlím, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti čili jak to souvisí?

Ano, máte pravdu, že naše vláda neměnila programové prohlášení vlády, k jiným vládám já se vyjadřovat nebudu, naše vláda nezměnila programové prohlášení vlády, a dokonce přes covid, přes dva roky brutální krize, propadu HDP, propadu příjmů, jsme splnili asi 87 % bodů z našeho programového prohlášení vlády.

Jak se to promítne? Děkuji vám za odpověď. Do rozpravy je přihlášen pan premiér Fiala, poté pan ministr Stanjura. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Z čeho tak usuzuji?